Děkuji. V prvém čtení jsme přikázali návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, dovolte stručně vás seznámit s obsahem pozměňovacích návrhů, které jsem podal k novele zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto pozměňovací návrhy byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Děkuji. Jenom aby to bylo všechno správně. Mám tady s faktickou poznámkou přihlášeného pana poslance Válka, paní poslankyni Langšádlovou. Předpokládám, že to je jenom pozůstatek hlasování. Ano, děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, bohužel tento tisk obsahuje i některé poměrně sporné věci. Pokusím se to osvětlit. Za prvé, je tam problematický zásah, kterým se tímto zákonem zasahuje i do zákona o státní službě. Tady se část systemizace má svěřit Ministerstvu vnitra po dohodě s Ministerstvem financí.

Takže za velmi problematický považujeme zásah tímto zákonem do zákona o státní službě, proto toto ustanovení navrhneme vypustit jako celek. Druhá problematická část je zrušení systému DotInfo. Tady dochází k tomu, že vláda tvrdí, že pracuje na lepším systému, a proto ruší ten údajně horší systém. Takže jediné, k čemu reálně dojde, bude to, že se výrazně zhorší transparentnost těch spravovaných dotací, ale to, jestli ten lepší systém tedy někdy bude zprovozněn, to my rozhodně nevíme.

Já chápu ten záměr paní ministryně, která chce šetřit peníze za neobsazená místa, ale ono to současně může mít i poměrně negativní efekty na státní pokladnu. Například to může vést k tomu, že ta neobsazená místa se začnou obsazovat i tam, kde to není nutné a kde je třeba rozumnější ty zbylé peníze na odměnách rozdělit mezi stávající zaměstnance, a místo toho dojde k nabírání lidí, aby ta rozpočtová jednotka nepřišla o peníze.

A poslední poznámka. Původně jsem chystal pozměňovací návrh, ten jsem poslal paní ministryni. Dostal jsem velmi nesouhlasné stanovisko ministerstva, velmi zdvořilé, ano, jsem rád, že ta debata byla ve věcné rovině. Z tohoto důvodu já navrhnu řešit tuto problematiku formou doprovodného usnesení, kde vyzveme ministerstva financí a spravedlnosti, aby našla nějaké společné řešení v této věci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ano, hlásí. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem původně k tomuto bodu nechtěl vystupovat.

Jedná se o sněmovní tisk 703, který tedy není mým dílem, ale je na něm poměrně široká shoda.